Já jsem v roce 2011 dal trestní oznámení na financování letecké záchranné služby.

A já se bojím, aby náhodou nedocházelo k této situaci, protože zde je mnoho trestných činů, které se nešetřily, neboť nebyla vůle, abychom se náhodou nedostali někam do vysoké politiky. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Lorencová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Kolegyně a kolegové, kromě toho, že jsem poslankyně, jsem také původně novinářka. Ono to v člověku nějak zůstane. To není o tom, že novinářem člověk kdysi byl a potom už není. Během těch let, ve kterých jsem jako novinářka působila, se samozřejmě ke mně dostávala spousta informací a s nimi nejde nepracovat jenom proto, že mezitím plynou léta a spousta věcí se zametá jaksi pod koberec.

Dokonce znám osobně i některé aktéry.

Považuji za svoji povinnost prohlásit na tomto místě, že se nechci zabývat tím, do jaké míry je relevantní závěr vyšetřovací komise. Jak už zde mnohokrát zaznělo, co není prokázáno, ještě zdaleka neznamená, že se nestalo.

Co nebylo prokázáno, ale mohlo se stát.

Dnes nám předkládá závěry o tom, že něco zjistil a něco se mu zjistit nemuselo podařit. A to je celé. S tím samozřejmě lze souhlasit. Ale co dál? Já si teď asi dovolím dost a za svým tvrzením si ale stojím.

S tím samozřejmě musím souhlasit, je to tak.

Předpokládám, že vyšetřovací komise měla kompetenci a měla mít zájem na tom, koho se tyto přesuny týkaly. Zastavím se u jednoho, dvou možná tří jmen. Jedno z nich je Milan Pospíšek.

Ale já se zastavím u toho, kdo to je Milan Pospíšek. Jde o bývalého ředitele Úřadu ředitele kriminální policie a vyšetřování. Zatím nikdy nezaznělo, jakým způsobem docílil své poměrně závratné policejní kariéry. To jsou fakta. Žádné spekulace, pouze fakta. A my si je teď připomeneme, protože to je důležité s ohledem na všechny právě tyto neprokázané jevy.

Pokud budou v oběhu pořád nezdaněné peníze, pokud budou v oběhu špinavé peníze, a to nic jiného než špinavé peníze není, nemůžeme čekat, že se něco zásadně změní. To opravdu asi nemůžeme.

Chtěla bych poděkovat všem slušným státním zástupcům za práci, kterou ve prospěch této společnosti odvedli.